Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošta Marxe, zpravodajské zprávě poslankyně Anny Putnové a po obecné a podrobné rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 489 ve znění předloženého vládního návrhu zákona;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji zatím tři přihlášky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že když už se otvírá tak důležitý zákon, jakým je zákon 130, o podpoře vědy, výzkumu a inovací, tak že by bylo špatné, kdybychom se po dvou a půl letech, kdy se do tohoto sektoru dává stále více a více peněz a ty výsledky zdaleka nejsou uspokojivé, což lze prostě dokladovat, spokojili, že výsledkem vlastně práce úřadu, který byl tímhle pověřen, je pouhá harmonizace práva evropského s právem českým. Není to výstřel do tmy, je to práce týmu asi patnácti lidí po několika měsících.

První oblastí je otevření nové možnosti spolufinancování komerční a státní správy, to znamená kombinace komerčních a veřejných peněz.

Druhý pilíř je změna financování.

A konečně třetím pilířem je registr výzkumných organizací, který má dvě funkce. První funkce je taková, aby bylo jasně definováno, co je a co není výzkumná organizace, a nemusely se potom eventuálně vracet veřejné nebo evropské peníze, které vyplývají z toho, že byly přiděleny organizaci, která takový charakter nemá. Další funkce tohoto registru by měla být funkce informační, to znamená, z toho registru by bylo možno dovodit, co vlastně výzkumná organizace dělá, protože o ty informace má zájem komerční sféra.

Tyto konzultace vedly k tomu, že některé paragrafy zákona byly upraveny, ale nicméně nedošlo ke shodě na všem, jak tady bylo již panem místopředsedou signalizováno. Tento návrh byl rozeslán všem subjektům v Poslanecké sněmovně a byl s nimi konzultován a probrán.

Je to pouze alternativa k tomuto pozměňovacímu návrhu v případě, že by nebyl přijat komplexně. Postup, který tady navrhoval pan místopředseda vlády, to znamená postup, který vede k jakémusi sjednocení vědy, výzkumu a inovací pod jedno ministerstvo, je určitě něco, co je možno označit za postup správným směrem.

Poprosím hloučky vlevo, aby se rozpustily a nerušily svým hlasitým hovorem přednes. To, co se musí zásadním způsobem vyřešit, je to, že veřejné peníze samozřejmě má stát právo určovat, kterým směrem ty peníze půjdou, a také má právo požadovat výsledky těchto peněz, jak byly investovány a jakým směrem, jak tyto peníze dopadly. Tam je potřeba změnit samozřejmě také způsob hodnocení projektů, což není zatím předmětem pozměňovacího návrhu a není to ani předmětem návrhu na založení nového ministerstva. Je zcela zřejmé, že pokud budou věnovány veřejné peníze na nějaké účely, tak se dostanou do dvou oblastí. První oblast jsou veřejné služby, které stát vyžaduje a které nevedou k žádnému komerčnímu výsledku, ale jsou ve prospěch občanů České republiky. Pane poslanče... Já asi začnu jmenovat. Druhá oblast jsou potom projekty, které jsou zaměřeny směrem, kterým Česká republiky kráčí, které prostě potřebuje, ale které vedou ke konkrétním aplikacím nebo službám, které je možné potom využít. Tam se dá předpokládat spolupráce komerční sféry. Ten orgán, který by měl vlastně spravovat správu těchto peněz, by měl vytyčit obě tyto oblasti a měl by také stanovit nový způsob hodnocení těchto oblastí. Až tohle to proběhne, tak dojde k tomu, že na základě diskusí s jednotlivými organizacemi, které spravují tyto peníze, a těch jsou stovky, protože to je nejen Technologická a Grantová agentura, Akademie věd, vysoké školy, ale jsou to centra excelence, kterých je 280, tak teprve potom bude možné hledat nějaký konsenzus na způsobu, jakým tyto peníze budou spravovány, řekněme, daleko centrálnějším způsobem, než který je v současné době možný. Tento problém ovšem podle mého názoru nebude možné vyřešit v době trvání této Poslanecké sněmovny. Je dobré o něm zahájit nějakou diskusi. Je dobré směřovat k nějakému konsenzu. Teď ale máme na stole otevřenou novelu zákona 130, a spokojit se pouhou harmonizací mezi českými a evropskými směrnicemi by byla prostě promarněná příležitost. Proto vás všechny přes celé politické spektrum, protože všem byl ten pozměňovací návrh předložen, poprosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Tyto pozměňovací návrhy bude projednávat také garanční výbor, kterým je výbor pro školství, ale bude ho také znovu projednávat hospodářský výbor, který se k němu přihlásil na základě žádostí několika poslanců znovu. Považujeme tuto problematiku za velmi důležitou, protože na ní je do jisté míry založena budoucnost České republiky. A spokojit se jenom s pouhou poměrně bezzubou a starší novelou prostě podle mého názoru není dostatečné. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

A vycházím víceméně ze svých osobních zkušeností.

A podobná situace byla i na straně firem.